Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve všechny odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Dámy a pánové, já vás požádám o klid, jednání bylo zahájeno, pokud máte něco neodkladného, tak abyste si to šli sdělit do předsálí, a tady už jsme se mohli věnovat bodu, který si určitě zaslouží klidnější atmosféru. Dnešní jednání totiž zahájíme projednáváním bodu 68, Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry.